Děkuji. Velmi stručná poznámka za mě jako za starostu Písnice. Ano, sociální demokracie si v kauze Písnice nemá co vyčítat. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Ještě než budete hovořit, paní poslankyně Adamová Pekarová ruší svou omluvu a už tady bude přítomna na jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Pane kolego poslanče Kalousku, veřejný činitel už není sedm osm let úřední osoba. Zkuste na to myslet. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vždy to ovládalo představenstvo.

No ne, tak to je. Kdo dělal papíry do Bruselu na spojení OKD?

Tam stojí ti znalci před soudem. On měl stát před soudem za OKD! Všichni to vědí. A pan náměstek Landa vám to zdokumentuje.

Kdo?

A když jsme jeli vlakem do Ostravy a já jsem bojoval proti tomu, abyste vašemu kámošovi Bakalovi ještě nahráli, váš hejtman Novák, další prachy, protože všechny pozemky v Moravskoslezském kraji patří vašemu kámošovi Bakalovi, tak jste mě přehlasovali. Já jsem bojoval za ty lidi. Ano? Protože náměstek ministra pan Landa má všechny papíry.

Nic neříkejte.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Pane poslanče, já vám dám ještě znovu čas, ale opravdu žádám sněmovnu o klid! Ještě počkám. Děkuji, můžete, máte slovo. Za poslední čtyři roky tady platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Vytvořením této majority ztratil balík akcií OKD držených státem jakoukoli hodnotu co do ovlivňování chodu OKD.

Další posudky zjištěné některým a později nebyly posudky na ocenění menšinového podílu akcií, ale na ocenění vlastního jmění jako vkladu do nové OKD mající IČO 26863154. Škoda, že nemám delší čas na to, abych vám to dokončil.

Znovu žádám sněmovnu o klid!